Prostě nejsou tady ubozí dlužníci a zlí věřitelé. Je to mnohem složitější, ten svět.

A ti se dostávají do problémů a na ty bychom také měli občas myslet. Děkuji za pozornost.

Já jsem to řekla v úvodním slově. Tady už před krizí se jedná o 30 % zaměstnanců.

Takže to je ten důvod, proč to předkládáme. Pokud nikdo, obecnou rozpravu končím. Jenom velice stručně.

Jednalo se úplně se všemi, a upřímně řečeno, úsilí o ochranu účtů je minimálně desetileté. To asi každý může potvrdit. Tohle je první návrh, který je ve Sněmovně, a první návrh, který je tak daleko. A já si velice vážím toho, že podporu máme stran odborových svazů za zaměstnance, stran zaměstnavatelů za zaměstnance. Jsem ráda za podporu Asociace občanských poraden, České asociace povinných, charity. Těm samozřejmě nasloucháme. Osmdesát tisíc důchodců splácí, většinou tedy v hotovosti.

Je to zkrátka kompromis jako každý návrh, ale já si stojím za tím, že bude fungovat, ochrání to, co nikdy nemělo být exekuováno, a zabrání tomu, aby nám do dluhové pasti jako v roce 2010 nespadla spousta lidí, kteří vůbec žádné problémy, kolegyně a kolegové, v tuto chvíli s dluhy nemají, ale mohou mít. Děkuji vám za pozornost a děkuji vám za projednání. Děkuji.

Otevírám tedy podrobnou rozpravu.

Děkuji.

Děkuji vám.